Já jsem chtěl poděkovat dnes na výboru, byli jsme tedy asi dvě hodiny nebo hodinu a půl trvalo to jednání, snažili jsme se zodpovědět dotazy, pokud padnou zde i na Sněmovně, budu se snažit na ně adekvátně reagovat a najít odpověď.

Já vám děkuji za projednání návrhu tohoto zákona a za jeho podporu. Děkuji. A jelikož výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím paní předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 228/1, tak nyní prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jiří Havránek. Paní místopředsedkyně, já vám děkuji za slovo. Milé kolegyně, kolegové, členové vlády, pan místopředseda vlády tu měl poměrně rozsáhlé slovo, já jen doplním několik drobností.

Jak zde již zaznělo, cílem návrhu zákona je v reakci na migrační vlnu vyvolanou ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny zjednodušit a zrychlit proces umisťování a povolování staveb k zajištění základních životních potřeb dotčených osob v oblasti bydlení nebo ubytování a podle potřeby rovněž v oblasti vzdělávání a sociální nebo zdravotní péče.

K samotnému usnesení. Bylo to tedy 36. usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z naší dnešní 8. schůze, kde